Inflaci nelze ztotožnit s jakýmsi zdražováním či drahotou. Inflace je systémový makroekonomický jev daný tím, že v oběhu je velké množství peněz neodpovídající hodnotě vyrobeného zboží a služeb. Inflace má být pod kontrolou centrální banky. Hospodářská politika státu v širším smyslu má dvě složky, měnovou monetární a rozpočtovou fiskální. Monetární, za kterou je odpovědná centrální banka, která má za úkol sledovat měnový vývoj, tedy i vývoj inflace, a udržovat inflaci pomocí měnové restrikce. Vláda může měnovou restrikcí podpořit restrikci svojí fiskální politiky, to znamená nehospodařit na dluh. Lapidárně řečeno, vyšší schodek státního dluhu znamená, že Česká národní banka bude muset zvýšit úrokové sazby a držet je tak dlouho, dokud se inflace nezkrotí. Ergo snížit inflaci lze jen při zastavení nebo výrazném snížení tempa růstu objemu peněz v oběhu, takzvaná měnová restrikce. A současně úsporná fiskální politika vlády.

Ceny energií, ropy a materiálu nemůžeme ovlivnit, ty se určují na světových trzích. Je hodně napnutý trh práce.

Já bych se chtěl zmínit o jiné podstatě současné inflace, nejen té dovezené.

Proto těch 70 miliard nakoupených. Intervence způsobily, že naše republika byla hlavně pro německé firmy velmi levná. Poptávka po české levné pracovní síle je obrovská.

Za své peníze si koupí méně. Díky intervencím však vzniklo přes 2 biliony nových umělých korun a těch mají spekulanti, banky, finanční instituce i fondy nadbytek. Ale není o ně zájem. Česká národní banka intervencemi vypustila džina z lahve a teď už ho bude těžko chytat zpátky. Inflace je výrazně větší než úročení většiny dostupných a rozumných bankovních produktů. Uměle vytvořené peníze často skončily v nemovitostech a vyhnaly jejich cenu tam, kde nyní jsou.

Jenom pro ilustraci zmíním dva příklady.

Další.

Nízkoúročené úvěry bankám škodit nemůžou, protože mají své financování zajištěné dlouho dopředu. Dluhy státu se snižují inflací, která okrádá střadatele. Mohlo by se zdát, že velká inflace pomůže smazat státní dluhy, které jsou dnes již prakticky téměř nesmazatelné.

Umazat ho může jen inflace, a tím pádem znehodnocení úspor střední třídy. Více než půlku státního rozpočtu tvoří mandatorní výdaje, které je stát povinen platit ze zákona. Tyto mandatorní výdaje jsou většinou vázány na inflaci. Tím, že stát vydává protiinflační dluhopisy, tak mu inflace zdražuje úroky za vysoké dluhy.

Vše na světě je relativní. Přesto současná životní úroveň obyvatel České republiky je mimořádně vysoká v porovnání s životním standardem většiny obyvatel zeměkoule.

Už teď lidé začali pociťovat snížení životní úrovně, na kterou byli zvyklí. Zatím máme někteří úspory, ze kterých kompenzujeme vysoké ceny zboží. Ale jak nám budou postupně tyto úspory docházet, bude se snižovat životní úroveň a sociálně slabší budou upadat do opravdové chudoby. Postupně nové platby za energie a zvyšující se ceny už nebudou zvládat platit ani spořádaní a vždy trvale pracující lidé. Členové vlády uklidňují veřejnost, že vláda nenechá nikoho padnout. Faktem zůstává, že zatím toho vláda pro lidi moc hmatatelného neudělala. Prostě slibem nezarmoutíš.

Snaha omezit dovozy strategických surovin z Ruska je něco, s čím se evropská ekonomika bude jen těžko vypořádávat.